9.

Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. V té chvíli bylo přerušeno vystoupení pana poslance Antonína Staňka, který ale už si nepřeje pokračovat, už všechno řekl, případně se přihlásí znova. Tak v tom případě pan poslanec Karel Rais.

Předně bych chtěl říci, že senátní verze odstraňuje některé víceméně formální legislativní nedostatky parlamentního návrhu zákona, ale základní problémy, na které jsem kolegy ze Sněmovny upozorňoval a které byly navázány na řadu pozměňovacích návrhů sněmovního tisku, tam bohužel zůstaly.